Myslím, že když už musí být nějaké regulace a nějaké investiční pobídky, dotace a podobně, že by mělo být všem měřeno stejným metrem. Prostě není možné se tady smířit s tím, že například v zemědělství, ke kterému mám blízko, od velkých producentů budeme požadovat skutečně drakonické investice a aby zajistili různé hygienické normy a podobně, což je samozřejmě v pořádku, na druhou stranu ale se zdá, že by jaksi malí a střední podnikatelé chtěli nějaké výjimky a chtěli, aby to, co chceme po velkých investorech, jsme nechtěli po těch malých. To je prostě věc, které já nerozumím, a můžeme to například vidět dnes při dovozech zemědělských produktů z Ukrajiny, kdy okolní státy jako Polsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko zastavily dovoz obilí a dalších zemědělských produktů z Ukrajiny, Česká republika to neudělala a přesvědčujeme se tady, že ty produkty jsou v pořádku no, samozřejmě že nejsou v pořádku, i kdyby byly řekněme kvalitativně, jako že mám velkou pochybnost, kompatibilní s těmi našimi, tak je prostě nesporné, že byly vyráběny, sklízeny, případně zpracovávány...

Takže buď na evropský trh budeme pouštět výrobky, které splňují veškerá kritéria a přísná kritéria a je to tak dobře, například v potravinářství anebo budeme najednou prosazovat nějaké výjimky.

Takže potom můžeme s klidným svědomím, pokud budou tyto podmínky splněny, veřejné zdroje tímto směrem pustit a motivovat tak podnikatele, aby vytvářeli nějaký multiplikační efekt a přinesli svůj kapitál, inovace a pracovní místa do našeho prostředí, byť nezaměstnanost v České republice je jedna z nejnižších...

Takže my jsme dnes pod mírou přirozené nezaměstnanosti. Tak já už budu končit, takže opět bych horoval za to, aby bylo všem měřeno stejným metrem a všichni měli stejnou příležitost, jak prosperovat a spolupracovat na budování lepšího světa.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Pane místopředsedo, děkuji za udělení slova.

A je logické, že při prvním čtení je asi důležité zhodnotit právě výhodu a nevýhodu předkládané legislativy.

A teď nebudeme hovořit o tom, jestli se jedná o pobídky do znevýhodněných regionů, nebo zvýhodněných regionů, teď o tom nechci polemizovat, protože samozřejmě o tom, co je zvýhodněný, případně co je jinak označený region, je velmi obtížné hodnotit. A já...

Děkuji, pane místopředsedo.